Navrhuji jiné rozdělení výnosu daně mezi obce a stát.

Zase věřím, že k tomuto bodu můžeme vést věcnou debatu. Uvědomme si, že to není škodolibý návrh opozice, který by ten případně vyšší výnos směřoval jenom do rozpočtu měst a obcí, ale zachovává ten princip, kdy vláda chce mít z hazardu více peněz. Důležité je ale u toho, když společně přemýšlíme o tom, jak ty sazby nastavit, a já doporučuji ty různé sazby, abychom to skutečně nepřehnali, jednak je tady ta judikatura Ústavního soudu, to je ale věc těch, kteří by případně takové podání k Ústavnímu soudu dali. My jako občanští demokraté to bezesporu nebudeme, ať ta novela dopadne jakkoli, ať už tato, nebo vládní.

Ale myslím si, že v tomhle tom máme důvěřovat té samosprávě. Naprostá většina toho poklesu je způsobena vyhláškami, které přijímají jednotlivé obce. Já nechci obhajovat jeden či druhý model. Osobně jsem prosazoval a prosadil ve svém městě omezení provozu heren v čase. Myslím si to, že se nám podařilo tehdy prosadit, že se nehraje v noci, že to je pozitivní způsob regulace, ke kterému se hlásím, i když obecně princip regulací nemám rád. Musím se vrátit k tomu, jak někteří vládní politici říkají, že jsou první, kteří zdaní hazard. Tak to prostě není pravda. Já jsem seděl v minulé Poslanecké sněmovně, předtím ne.

Tak bavme se o tom, že změníme parametry, ale neříkejte nám, že jste první. Nebyl jsem u těch debat, tak nechci soudit jiná volební období. Ale není to fér a nebylo to vůbec jednoduché. Prosadili jsme jak zavedení té daně, tak jsme prosadili a zlegalizovali vlastně možnost obcí a měst regulovat hazard na svém území. Oba dva kroky byly úspěšné. To je třeba říct.

Obce dostávají dnes významnou část z loterijní daně a mnohé obce, neříkám že všechny, je skutečně používají v té oblasti, do které jsme deklarovali, že ty peníze jít mají, ať už jsou to volnočasové aktivity, sportovní aktivity, prevence kriminality, prevence před drogovou závislostí apod. Nicméně chci upozornit na jednu věc, která se tady debatuje, ať už u tohoto vládního návrhu, nebo u těch vládních návrhů a rovnou říkám, že budeme ostře proti. Já jsem nikdy nezažil jako poslanec porcování medvěda v Poslanecké sněmovně. Nikdy jsem to nezažil. Tady mnozí přemýšlejí nejenom potichu, ale i nahlas, že by vyrobili aspoň medvídka, když ne medvěda. Slyšel jsem, že to má zůstat na Úřadu vlády, teď padají různá čísla. Připomínám, že jeden pokus ministra zdravotnictví jsme společně už odvrátili v tomto volebním období vytvořit jiného medvídka v jiném zákoně.